Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci ještě omluvit za tu minulou schůzi. Mně je líto, že jsem zmátl pana poslance Kalouska natolik, že si musel vzít přestávku na klub. Ale chci upozornit v této souvislosti, že vedle přednostního práva zneužívání přestávek na klub je dalším velkým nešvarem této Sněmovny. Ale to je jen na úvod. Já se chci vyjádřit samozřejmě k bodu, o kterém jednáme.

Já myslím, že oboje je tak trošku ideologie, protože my všichni víme, že pravda je kdesi uprostřed. Ale pozor, jsou věci, které jsou jisté a naprosto neoddiskutovatelné podle morálky, svědomí i podle mezinárodního práva. Je naprosto jisté a nezpochybnitelné, že Rusko je agresorem. Je naprosto jisté a nezpochybnitelné, že Rusko ukradlo brutálním znásilněním část svobodného státu Ukrajina. O tom prostě není sebemenších pochyb. O tom nemůže pochybovat vůbec nikdo. To, že si to na Krymu legitimizovali potom referendem, dobrá. Já pevně věřím, že kdyby Hitler po ukradení Sudet uspořádal referendum mezi tamními Němci, tak by měl ještě lepší výsledek. A možná ani ne pod tlakem bajonetů a tanků, protože ti lidé to opravdu chtěli. Jasně, chyby udělali diplomati, chyby udělaly zkorumpované ukrajinské vlády a teď řeknu prozápadní i provýchodní, jedna horší než druhá. Jednoznačně. Neexistuje žádný jiný výklad. To, že trpí možná teď víc lidi v oblastech, které jsou obývané proruskými obyvateli, to je možné. Jedni říkají to, druzí ono. Ale opakuji znovu, je tu jeden agresor a jeden napadený. A Evropská unie a NATO nemají žádný jiný prostředek než sankce, pokud nechtějí bojovat, a to zatím nechceme a doufám, že nebudeme. My buď můžeme přihlížet, nebo se pokusit aspoň uvalit nějaké hospodářské sankce. Dobře, že to děláme, a dobře, že Česká republika se k sankcím připojuje. Doufám, že tomu tak bude i nadále, a že když řekneme, že chceme aby ten dopad na nás byl co nejmenší, což je legitimní právo každé země Evropské unie, což není jeden stát, ale spolek sobeckých států, že to řekneme pod čarou, ale předtím řekněme nad čarou velkými písmeny ano, my chceme sankce proti Rusku, protože jsme a navždy budeme proti agresi, máme s tím své zkušenosti, tak já myslím, že to je úplně jasné, že tady není co řešit. Ale na druhou stranu bychom to neměli používat k tomu, abychom se fackovali navzájem, ale jednak k tomu, abychom se k sankcím připojili, a jednak k tomu a já jsem moc rád, že tu je pan premiér, takže já to možná nebudu navrhovat ani do usnesení, ale říkám mu to, protože vím, že to je určitě uvážlivý předseda vlády. Já si fakt myslím, že co může Česká republika krom toho, že se připojí k sankcím, udělat, je pokusit se poskytnout humanitární pomoc a zmírnit trápení prostých lidí na Ukrajině teď neříkám, jestli je to Ukrajina prozápadní, nebo Ukrajina provýchodní zmírnit utrpení lidí na Ukrajině, které vyvolala ruská agrese. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane ministře. Omlouvám se, že tady tak pobíhám, ale snažíme se, protože asi jste sledovali, že v posledních hodinách došlo k tomu, že byl unesen a zadržen redaktor Českého rozhlasu pan Pohanka právě separatisty, kteří ho zadrželi, když se šel podívat, co se děje na našem konzulátu v Doněcku, který byl navštíven právě tou skupinou separatistů. Na našem konzulátu nezůstali, ale zůstali na polském, kde si vytvořili nějaké stanoviště.

Já mohu v této chvíli říci, že mám úplně čerstvou zprávu, že pan Pohanka je na svobodě, jak asi víte. Takže já tím vysvětluji, proč jsem se nemohl plně soustředit na probíhající debatu. Tady bylo řečeno, že důležitá jsou fakta.

Bylo to schváleno na základě návrhu prezidenta Petra Porošenka. Tento návrh, tento krok, který schválil ukrajinský parlament, je vlastně součástí onoho tzv. mírového plánu Petra Porošenka, který byl dohodnut v té tzv. Minské skupině. Já vám řeknu její složení, je to teď docela klíčové těleso.

Na politické úrovni v této chvíli to příměří není nikým zpochybňováno. A já bych to rád spojil s tím, co tady zaznělo ve vystoupení pana poslance Komárka, že nás má zajímat, co jsme schopni udělat pro Ukrajinu.

Blíží se zima. Je jasné, že ta zima bude těžká, protože infrastruktura na jihovýchodě Ukrajiny je zcela rozbitá. Je evidentní, že bude velmi těžké zimu nějak zvládnout.

A moje otázka na ukrajinské partnery bude, co v této chvíli oni zřejmě budou nejvíc potřebovat. Třeba máme v hmotných rezervách leccos, od trvalých potravin po deky nebo stany, co v této chvíli máme v poměrně hojném množství a co bychom mohli na Ukrajinu dopravit. Takže myslím, že bylo docela věcné to, co tady řekl pan poslanec Komárek, že tohle je to, co by nás mělo zajímat.

Tak abyste věděli, že vláda v tomhle dělá, že zítra o tom budu jednat. Děkuji.